Chápu, že je tady mnoho lidí, kteří s mým pohledem nesouhlasí, a dokážu pochopit, že prostě svět není černobílý. Pro diskusi budeme mít čas ve druhém čtení, ale teď je čas si pojmenovat ten základ. To, jak to napravíme, si pojďme říct ve druhém čtení, byť já budu vždycky hájit nulovou diskriminaci. A ještě jednu poslední věc.

Hlasování to neovlivní a kvůli tomu, abychom byli v médiích, snad není nutné někoho urážet. Tak vám děkuji za pozornost. Děkuji a s přednostním právem se hlásí pan zpravodaj.

Jedna poznámka. A druhá poznámka, kterou bych tady k tomuto měl.

To znamená, říkejme i tady tohle B. To znamená, že jde v této chvíli o děti, že vytváříme model otecotecdítě, matkamatkadítě, tímto schválením tady tohoto zákona. A já se osobně fakt domnívám, že je to na zvážení, že to není tak úplně jednostranné, jak říkali tady předřečníci.

Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo.

Jako starostka obce jsem oddala desítky párů, které byly starší, které se třeba braly podruhé, potřetí, a braly se právě proto, že chtěly mít vyjasněny svá práva majetkově v rodině a tak dále. A také bylo zjevné, že biologicky již nebudou moci nikdy mít děti, a přesto těmto párům náš zákon umožňuje tento manželský svazek uzavřít. A já v tom opravdu nevidím rozdíl. Myslím si, že není dobré v té debatě slučovat biologii, protože samozřejmě, ano, shodneme se na tom, že dítě vznikne...